Paní poslankyně Semelová hlasuje s kartou číslo 61. Po slibu nového poslance pokročíme k změnám pořadu schůze. Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium, a to do programu schůze zařadit dva nové volební body bod Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu a bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. To jsou ty dva nové body do schůze.

Tolik tedy závěry dnešního grémia.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych navrhl nový bod, jehož název by byl daňové podvody ministra financí. 10. března tohoto roku pan ministr financí zveřejnil materiál, který nazval auditem, byť samotní auditoři upozorňovali veřejnost, že to zase až takový audit není. Nicméně ten materiál je relevantní do té míry, že ho pan ministr financí zveřejnil sám, že se k němu hlásí a že pravděpodobně tedy ty informace, které nám i veřejnosti poskytl, pokládá za správné. Ty informace jsou do značné míry alarmující.

Já jsem zažil ve své praxi mnoho, ale opravdu jsem ještě nikdy nezažil, aby kterýkoliv delikvent vydal veřejný dokument a řekl komukoliv, kdo se v této problematice vyzná: zde deklaruji a přiznávám své vlastní protiprávní jednání a své daňové úniky. To je skutečně obsah materiálu, který pan ministr Babiš zveřejnil 10. 3.

Patříme, já doufám, že k většině, ale možná i k menšině, patříme k těm poslancům, hovořím teď za klub TOP 09, kteří se domnívají, že není možné, aby ministr financí důvěryhodné vlády byl člověk, který sám deklaruje a demonstruje své vlastní daňové podvody. Patříme k těm, kteří se domnívají, že vláda, která říká, že boj proti daňovým únikům je její prioritou, nemůže mít ministra financí, který sám je přeborníkem v této oblasti, a dokonce se k tomu hlásí. Rozpočtový výbor se tomu minulou středu věnoval.

S veškerou autoritou bývalého dlouholetého předsedy rozpočtového výboru, s veškerou autoritou bývalého mnohaletého ministra financí si vám dovoluji říct, že není pochyb o daňových podvodech současného ministra financí zvlášť proto, že se k nim sám hlásí. Možná si ani neuvědomuje, že to je protiprávní jednání a že to jsou podvody. Pokládám za vyloučené, aby se tomu Poslanecká sněmovna nevěnovala, a proto si návrh toho bodu, který jsem avizoval, tedy daňové podvody ministra financí, dovoluji navrhnout jako pevně zařazený bod na středu za již pevně zařazené body. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dovoluji si navrhnout změnu pořadu schůze, a to abychom zítra po pevně zařazených bodech zařadili dva zákony ve druhém čtení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, a to konkrétně návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení, sněmovní tisk 926, a zákoník práce, sněmovní tisk 903.